Ale byla výjimečná situace, krize a věřil jsem, že je to správné rozhodnutí. Ale dnes poslanecký klub TOP 09 nevidí jediný důvod, proč bychom si měli opět rozhodovat o svých platech na základě jakéhokoli návrhu.

Těch se ten návrh netýká.

Ale to legitimní očekávání mají všichni, nejenom ti, kteří berou ty platy, ale celá ta veřejnost, která prostě tady ví, že existuje nějaké legitimní očekávání vývoje odměn představitelů státní moci.

Jestli tam nemají být jiná měřítka.

Nedělejme to!

Milé kolegyně, vážení kolegové, pokud to nezvládnu v rámci dvou minut, tak se přihlásím ještě do diskuse. Za prvé.

Čili jednoznačně je oddělování, zamražování, jakékoli zásahy živelné povahy, byť vedeny nejlepšími úmysly byla třeba výjimečná situace, jak řekl můj předřečník pan předseda Kalousek vaším prostřednictvím, pane místopředsedo cestou do pekla. Pojďme diskutovat tedy o oddělení odměňování představitelů, resp. zástupců justice, soudců a státních zástupců od politiků.

Děkuji za slovo. My navrhujeme, aby se platy poslanců odvíjely od růstu ekonomiky. To není žádné politické rozhodnutí. Jestli vy máte někde v klubu TOP 09 se šesti poslanci tlačítko, kterým ovlivňujete růst ekonomiky, já vás velmi rád navštívím a podíváme se na to, jak to politicky můžeme naboostovat tak, aby česká ekonomika rostla 20 % a i naše platy se zvýšily o 20 %. Ale tak jak to navrhujeme my, to opravdu má být tak, že to nebude politické rozhodnutí, bude to podle růstu ekonomiky. Protože když vláda se rozhodne a změní tabulky a zvýší platy učitelům, zvýší platy v různých sektorech, v sociálních službách, tak díky tomu vzrostou platy v nepodnikatelském sektoru a díky tomu rostou platy politiků. To je fakt. A teď ještě jedna poznámka, a to k té moci soudní. Mezi soudní mocí a Parlamentem, poslanci a senátory, je jeden zásadní rozdíl. A to že soudci mají Ústavou garantovanou nezávislost. Když se podíváte do americké ústavy, tak je tam explicitně garantováno, že soudcům nesmí klesat plat během jejich volebního období. Že zákonodárce nesmí tlačit na soudní moc tím, že jí snižuje plat. A tahle zásada se tuším promítla i do rozhodování Ústavního soudu. Čili snížit jednorázově platy soudců bylo špatně. Ale pokud bychom se do budoucna rozhodli, že se jejich platy mají odvíjet od ekonomiky s tím, že nebudou klesat, pokud ekonomika bude klesat, tak to je věc, která by byla v naprostém souladu s rozhodnutím Ústavního soudu. V naprostém souladu s rozhodnutím Ústavního soudu, aby se respektovala pravidla, která vytyčil. Máte faktickou? Děkuji.

To je nesmysl!

Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek.